Protože často před volbami diskutujeme o tom, že hlavní je, aby lidé měli práci, a já se přiznám, že v žádném případě nemíním brát lidem práci, pakliže ji mají a chtějíli ji vykonávat. Skutečně kolega Kolovratník mi vzal část myšlenek, protože zde naznačil to, co zde řekla předpředřečnice, ctěná kolegyně Semelová. My, vážení, v tomto parlamentu na řádných a mimořádných schůzích přijímáme hory zákonů. Nevím, jestli jste viděli poslední statistický přehled, kde jsme rekordní sezónou v počtu projednaných zákonů za polovinu volebního období.

Padla tu řada otázek na předkladatele zákona. Já tedy nebudu už dlouze hovořit a vysvětlovat, proč nejsem přívržencem podobných polovičatých kroků, a omlouvám se, on to polovičatý krok je, protože jak řekla paní kolegyně Černochová, ono se to opravdu týká jenom někoho. Takže já se chci zeptat, proč se to netýká jiných. Zmiňoval jsem tu zaměstnance v městské hromadné dopravě, zmiňoval jsem tu ten klasický příklad, kdy já koukám na opuštěný noční autobus, který se stromečkem projíždí na Štědrý den naší ulicí a nikoho neveze.